Proč vás o tomto dva roky starém incidentu informuji? No proto, že pachatelé dobra to dopracovali tak daleko, že se raději nechají znásilnit a neřeší to na veřejnosti, aby neublížili tomu dobru, které páchají.

A pozitivní diskriminace jiných skupin obyvatel v jiných případech vedla prokazatelně k tomu, že byly páchány trestné činy, které jejich oběti nebyly ochotny ani nahlásit, protože nechtěly ublížit těm, v jejichž prospěch roky a roky pracovaly.

Pozitivní diskriminace je něco, co likviduje západní společnost.

Tahle společnost je extrémně tolerantní.

Je to dokonale zpolitizované téma.

Podařilo se zajistit to registrované partnerství. Teď je tedy manželství, další budou adopce. Budou prostě.

No ale EU je přesně ta síla, která tady ty věci všechny vždycky tlačila, tlačí a tlačit bude.

Ale všichni víme, že to tak je.

Takže opět varuji před tím, že ti aktivisté, kterým před deseti lety stačilo registrované partnerství a dneska chtějí manželství, tak za deset let budou chtít víc a za dalších deset let budou chtít opět víc. A nedají pokoj, dokud to nedostanou, protože ono to jinak nejde, když je nastavený nějaký trend. Co s tím můžeme udělat? Za tři a půl roku tato Sněmovna opět zavraždila referendum společnými silami.

Už jste dávno mohli mít referendem registrované partnerství, kdybyste podpořili zákon, kde by lidé mohli sami dávat návrhy zákonů, protože ho mohli sami navrhnout. Mohli rozhodnout lidé.

Další možnost je dnes zamítnout tento návrh zákona.

Tak uvidíme, jak se k tomu zejména poslanci ANO postaví, protože evidentní je, že na jejich vůli to bude stát a bude to padat.

To byl v tuto chvíli poslední přihlášený do obecné sloučené rozpravy. Poprosím o dezinfekci řečnického pultíku. Tak prosím, pane poslanče.